Za ohromné riziko pro právní jistotu a pro zrychlení procesu, pro právní jistotu investorů, stavitelů, malých i velkých, ale i úředníků považuji to, že vy v tom zákoně ponecháváte možnost ještě devět měsíců devět měsíců! poté, co povolení stavby nabude právní moc, zrušit v přezkumném řízení podkladové závazné stanovisko a řízení o povolení stavby obnovit. Sami, kolegové a kolegyně, kteří jste zastupiteli obecními nebo krajskými, si pamatujete já můžu dát příklad z Pardubického kraje, kde jsme měli ohromné problémy s modernizací nemocnice v Ústí nad Orlicí, kde když už ta stavba byla téměř dokončena, po takovýchto podobných odvoláních stavební úřad zrušil dokonce území rozhodnutí. Obávám se, že možnost devět měsíců od povolení znovu zrušit v přezkumném řízení podkladové závazné stanovisko je ohromné riziko a že nám to bude dělat veliké problémy. Chci, aby to tady zaznělo. A tady se, kolegyně, kolegové, vrátím do těchto míst, když jsme tady projednávali a bojovali za nový stavební zákon z dílny hnutí ANO, tak jsme navrhovali dohodu, že pokud bude přijata, tak že do letošního roku, do července 2023, právě věci, jako je územní plánování vzpomeňte si na požadavek obcí, územní plány obcí a krajů v samostatné působnosti že to po politické, široké, vzájemné dohodě dopracujeme. Nestalo se to.

Víte moc dobře, že určitým způsobem vyvlastnění máme zpracováno nebo že jsme ho vyzkoušeli, a to bylo tehdy po vzájemné dohodě, v liniovém zákoně, u strategických staveb silničních nebo železničních, ale bohužel vyvlastnění i třeba pro pozemní stavby, strategickou výstavbu nejenom dopravní, se ani v této novele vyřešit nepovedlo.

Ale abych byl korektní, budu rád, když se třeba za rok dozvím, že jsem se dnes v tomhle svém dnešním vystoupení mýlil. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě přečtu omluvy, než mu udělím slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na těch úpravách, zejména pozměňovacích návrzích včetně toho komplexního.

Já jsem tady v prvním a druhém čtení četl nějakých sedm bodů, které jsem v zásadě dostal jako základní podklady ze strany hlavního města Prahy. Z těch sedmi bodů se naplnilo šest a já jsem tady slíbil, že i ve třetím čtení zopakuji na mikrofon, že pan ministr přislíbil, že věc týkající se posílení samospráv, územního plánování, že se bude připravovat jako komplexní věc v další novele. Pan ministr to řekl ve druhém čtení, tuším. Teď si odskočil, tak předpokládám, že to potvrdí.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Prosím, pan poslanec Adamec.

Také se ukázalo, že ta úprava byla taková, že vlastně se prodloužilo stavební řízení. Prodloužilo!

A fakt nezlobte se na mě, prostě brečet tady, že to mělo být jinak, když jsme se tady většinově dohodli, já si myslím, že to není úplně férové.

Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

Já to nemám problém, pane kolego, přiznat. To za prvé.

Tečka.